Já ale nepopírám, opravdu to nepopírám, že tento náš návrh je i určitou šancí pro pana ministra financí Andreje Babiše, protože mu nabízíme způsob, jak vyřešit jeho permanentní střet zájmů, ve kterém se ocitá jako ministr financí a jako majitel jedné z největších soukromých společností v České republice zároveň. Tedy my jsme s tímto systémovým opatřením vystupovali už v minulosti, ale nyní ho považujeme s ohledem na stávající situaci za ještě aktuálnější. Dámy a pánové, vláda pana premiéra Sobotky při svém projednávání našeho návrhu konstatovala nesouhlas a vyslovila dvě hlavní výtky. První výtkou bylo, že návrh neřeší problematiku v kontextu ostatních ustanovení zákona a není v souladu s aktuálně projednávanou novelou služebního zákona. Myslím, že ani jedna z těchto výtek není příliš závažná.

Pokud jde o druhou výtku vlády, tam bych rád připomněl, že ani jiné kontrolní orgány ve Sněmovně, pokud jde třeba o kontrolu BIS nebo Vojenského zpravodajství, nemají přesně vymezený rozsah činnosti. Ale zase, i toto je věc, o které jsme připraveni diskutovat, a jsme připraveni jasněji vymezit účel a způsob kontrolní činnosti. Toto pokládám přesně za ten typ výtky, který lze vyjasnit mezi prvním a druhým čtením v rámci diskusí a projednávání ve výborech. Dámy a pánové, já vás s tímto odůvodněním žádám, abyste zákon propustili do druhého čtení a abyste ho podstoupili k projednání ve výboru.

Prosím, máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Myslím, že pan poslanec Fiala tady podrobně zdůvodnil, co je vedlo k tomu, že sepsali tento poslanecký návrh, který řeší postavení a kontrolu Finančního analytického útvaru, který patří do organizační struktury Ministerstva financí.

Jen pro pořádek bych možná zopakoval ze stanoviska vlády některé důvody, které vládu vedly k tomu, že vyjádřila s tímto návrhem zákona nesouhlas.

Finanční analytický útvar je ze zákona součástí Ministerstva financí a navrhovaný zákon vůbec neřeší jeho větší nezávislost, či snad dokonce samostatnost. Dále vláda upozorňovala, že v současné době Poslaneckou sněmovnou projednávaná novela služebního zákona tento návrh vůbec toto nereflektuje.

Vláda také poukazuje na to, že kontrola činnosti Finančního analytického útvaru je nesystémová a nekonkrétní, neboť návrh vůbec nevymezuje, jaké činnosti FAÚ mají být kontrolovány. Rozsah činnosti Finančního analytického útvaru je natolik široký, že by bylo třeba jasněji vymezit účel a způsob kontrolní činnosti. Vláda má také za to, že navrhované oprávnění předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády zprošťovat osoby povinnosti mlčenlivosti je rovněž nesystémové.

Zákon bude předložen Poslanecké sněmovně v prvním pololetí 2015.

Děkuji panu zpravodaji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Je tudíž také celý vývoj situace závislý na tom, zda se bude, nebo nebude realizovat registr bankovních účtů.